My samozřejmě tady to zdržujeme.

A potom přijde na řadu pan prezident.

Potom už nemusíme chodit demonstrovat před Ústavní soud, který je, jak se pan předseda vyjádřil.

Tak uvidíme.

Možná se tak rozhodne a bude to pozitivní. Vůbec tomu nerozumím, proč vláda, která vlastně tady za nevím kolik 430 dní? nebyla schopna ani předstoupit před občany a složit nějaké účty, tak proč to dělá? Já mám pocit, a já už jsem to tu říkal, že panu premiérovi radí stejní lidi tak to vypadá jak radili Sobotkovi a Chovancovi. Asi má pocit, že mu radí dobře. To, že je to nestandardní legislativní proces, to je jasné. A já bych jenom chtěl říct panu premiérovi, pokud úplně neví, kdo jsou důchodci ale snad to ví, že je to skupina obyvatel, která se postarala o minimálně dvě generace občanů naší země. Vychovala ku prospěchu státu pracující a přispívající generace do systému, který nebyl za minulých vlád moc podporován.

Takže ano, důchodci vybudovali naši zemi, myslím, že toho udělali strašně moc a my jsme je vždycky podporovali.

Ten provládní Seznam...